Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Já bych chtěl pana ministra ještě vyzvat, aby se vyjádřil k těm probíhajícím opravám na silnici R7, a současně bych chtěl říct: Vážený pane ministře, chci vás požádat, abyste se osobně zasadil o urychlené a kvalitní dokončení oprav a zahájení dostavby silnice R7, která je často jedinou možností, jak se mohou lidé z jižní části Ústeckého kraje dostat do práce. Děkuji. Prosím, pane ministře.

Tento krok je nesporným přínosem pro bezpečnost silničního provozu. Během uvedených stavebních prací jsou v dotčeném úseku zavřeny rychlé jízdní pruhy.

Je potřeba připomenout, že při neprovedení těchto prací by pokračovala degradace vozovek vedoucí v krajním případě až k jejich úplnému uzavření. Za této situace je jistě výhodnější vydržet provoz řízený semafory než absolvovat zdlouhavé objížďky po nevyhovujících komunikacích nižších tříd. Musím konstatovat, že Ředitelství silnic a dálnic je při stavební činnosti omezeno mimo jiné povětrnostními podmínkami, takže veškeré práce jsou plánovány od jara do podzimu.

Ne vždy tomu tak bylo.

Děkuji za odpověď panu ministrovi. Pan poslanec Petr Bendl bude ve třicáté interpelaci interpelovat nepřítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci povinnosti prodávat státu soukromý majetek. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v novele zákona 114 o ochraně přírody a krajiny navrhujete z mého pohledu naprosto bezprecedentní záležitost, a to nařídit lidem povinnost prodávat své pozemky státu, a to v národních parcích, přírodních rezervacích, přírodních památkách a pozemcích souvisejících s jeskyněmi, s tím, že v okamžiku, kdy by tento zákon byl přijat, bude na majetky, nebo chceteli půdu těchto lidí, na které třeba dlouhá léta hospodaří, uvalena státem plomba, aby nemohli nakládat se svým majetkem jinak, než že by v případě, že jej budou chtít prodat, museli a povinně jej museli prodávat státu.

Děkuji vám za odpověď. Děkuji panu poslanci. Další interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat nepřítomného ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ve věci Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Vážený pane ministře, na konferenci v Hradci Králové se hovořilo také o Národním plánu rozvoje sítí nové generace.

A v čem onen rozpor podle mého názoru spočívá? Národní plán rozvoje by měl být schválen do 30. června letošního roku. Zbývají tak necelé tři měsíce. Logickou podmínkou jeho pořízení je ale přehled o takzvaných bílých místech, která jsou z pohledu rozšiřování připojení zajímavá. Tento přehled chce ale MPO zmapovat až v termínu třetího čtvrtletí. Vážený pane ministře, můžete prosím vysvětlit, v jakém vztahu tyto dokumenty jsou, a vyloučit, že by pozdější pořízení přehledu mohlo být překážkou schválení Národního plánu rozvoje sítí nové generace? Děkuji za písemnou odpověď.

Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci vašeho nového návrhu pronájmu bytů jen se svolením sousedů. Jsem z Ústeckého kraje, kraje v mnoha aspektech problematického, a tak by mi, pokud bych byl přítelem rychlých řešení, v mnoha ohledech mohlo přijít sympatické, že by se slušní sousedé mohli dohodnout, že nepřijmou mezi nájemce problematickou osobu. Své by o tom mohli vyprávět například obyvatelé paneláků v Janově u Litvínova, o jejichž problémech jsem v minulosti interpeloval. Přesto mi to plošně sympatické nepřijde. Tato rozhodnutí bych opravdu ponechal na dohodách v rámci společenství vlastníků nebo na komunální úrovni. Nejsem zastáncem toho, aby se omezovala práva majitelů. V tomto ohledu jsem naprosto proti tomuto návrhu, neboť by byl v rozporu s platným právním řádem naší republiky Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci.

Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, toto je jedno velké nedorozumění. Nic takového jako souhlas sousedů nikdo nenavrhoval ani nenavrhuje. To, z čeho novináři takto mylně usoudili, bylo zřejmě to, že my se v tuto chvíli snažíme a do připomínkového řízení jsme vypustili takový návrh souboru opatření, kde když chceme pomoci těm slušným nájemníkům, respektive slušným majitelům bytů právě buď v družstevních domech, nebo když je to společenství vlastníků, tak vlastně to, co se dnes děje, že ti spekulanti s chudobou přešli z ubytoven vlastně do bytových domů, tak to samozřejmě jim se vyplatí jenom díky tomu, že my do těch bytů platíme sociální dávky.

To znamená, že ti spekulanti se tedy, jak vy víte nejlépe z vašeho kraje, přesouvají do bytů. A my v tuto chvíli v podstatě musíme tam ty dávky vyplácet a nemáme v ruce žádné nástroje, jak tomu zabránit nebo jak to nějakým způsobem omezit, my jako resort Ministerstva práce. A my jsme sepsali takový soubor opatření po diskusích s náměstky z jiných resortů, kde by nám ty jiné resorty měly pomoci, protože to jsou prostě věci, které my sami si napsat nemůžeme.

A další z těch bodů je, jak vlastně zabránit tomu účelovému sestěhování osob. Já jsem jenom hovořila o tom, že v západoevropských zemích jsou mnohem přísnější pravidla toho, jak nějaký orgán třeba družstva, tipuji nějakého předsednictva, spolurozhoduje o tom, když tam někdo nový chce koupit byt, jestli smí, nesmí nebo jestli to je ten byt, který už vlastní, komu ho smí pronajmout. A takhle to prostě funguje. To není nic nového.